Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 90 narodih poslanika.

Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o tački 1. dnevnog reda – Predlogu zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana, položenu kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam da su danas pozvani da sednici prisustvuju ovlašćeni predstavnici od strane Vlade Republike Srbije. Sa nama je danas ovde ministar Đorđević. Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Marijan Rističević, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić, Sreto Perić, Aleksandar Šešelj i Nikola Savić. Primili se Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona, u pojedinostima. Izvolite.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo rekli da ovaj zakon ne treba, nije trebalo ni da se donosi i kroz svoje amandmane smo izrazili stav SRS tako što smo predložili brisanje svih tih članova, pa tako i ovog člana 1, zato što smo uvereni da onaj kome je zakon namenjen ništa neće dobiti ovim zakonom. Produžava se rok za prikupljanje dokumentacije, skraćuje se rok za konačnu isplatu, znači svi oni koji imaju urednu dokumentaciju mogu bez problema da realizuju ta svoja potraživanja, ali se ovde postavlja još jedno pitanje – kako je moguće da je neko mogao da ostvari to pravo kod Međunarodnog suda u Strazburu ako nije imao potpunu dokumentaciju? Uvek kada se nešto dešava, kada mi potvrđujemo neke sporazume i nešto što dobijamo naloge iz inostranstva, uvek se to nekako ispostavi da to nije u interesu ni naše države, ni našeg naroda. To nije prvi put, naravno. Ali, ne može da se govori o ovom zakonu, a da se nekako ne vratimo u ružnu istoriju Srbije koja je počela 2000. godine onom buldožer revolucijom i tada je zapravo počeo sunovrat Srbije i rastakanje u svakom smislu te reči. Glavni nosioci uništenja Srbije iz tog vremena su Dinkić, Labus, Vlahović i Đelić. Bilo ih je još, ali ove apostrofiramo iz razloga što je vrlo interesantno da su oni danas ugledni članovi društva na bitnim funkcijama, da im dlaka sa glave ne fali, a da svi kada govorimo o tom vremenu kao glavne kriminalce, kao glavne krivce za kriminalne privatizacije označavamo upravo njih. Ali, mi danas imamo situaciju da je Dinkić, recimo, taj koji je u Srbiju doveo Bin Zajeda sa punom torbom raznih obećanja, od kojih, znamo svi, koliko nije ispunjeno. Vlahović je neko je, evo da se podsetimo, Vlahović je pred Skupštinu tog 5. oktobra došao u starom fići iz stare roditeljske kuće iz Sopota. Mandat ministra je završio kao jedan od bogatijih ljudi u Srbiji i to je nešto što je apsolutno poznato, ali onda se postavlja pitanje – kako taj takav Vlahović, recimo, može da najvišim funkcionerima države, i ovog režima, i onih prethodnih, može da drži predavanja o tome kako država može da se razvija, kako ekonomija može da se razvija i to čini na, kako volite da kažete, srpskom Davosu, a to je samo produženi vikend za lep provod na Kopaoniku? Ili, pre neki dan, prekjuče, kada je predsednik Francuske bio u Srbiji, u prvom redu sa najvišim državnim funkcionerima sačekao ga je Božidar Đelić. Kažu kao savetnik te firme koja je kupila aerodrom, a Boga mi, neki kažu kao suvlasnik. Onda se zaista postavlja pitanje – šta se zapravo u državi Srbiji radi na smanjenju korupcije, a toj nultoj toleranciji, naravno, da nema ni govora? Ponekad kada poslanici vlasti razgovaraju sa praznim klupama, pitam se ima li smisla razgovarati sa praznim klupama, ali onda opet kad se tako dese neke situacije, onda mi se čini da i te kako ima smisla, zato što to zapravo nije razgovor sa praznim klupama, nego sa onim što je u tim klupama sedelo. Juče se razbuktala ta masa, sinoć na društvenim mrežama, danas i sinoć u antidržavnim medijima, ja kažem i antisrpskim, na pitanje koje je Vojislav Šešelj ovde postavio vezano za činjenicu da je neka novinarka Čongradin, valjda se zove, objavila u „Danas-u“, da se u Srebrenici desio genocid. Juče je Vojislav Šešelj tražio, i mi to ponavljamo sada, pokrenuli smo to pre dva meseca, da hitno treba menjati Krivični zakonik i da svako ko tako nešto kaže mora krivično da odgovara. To je veoma opasna teza, koja nam se sve više nadvija iznad glave, koja sve više, kažu i kao budući zahtev, dolazi od te EU, da ćemo morati i to da priznamo da bismo nastavili tim putem do čijeg kraja nikada nećemo doći. Uostalom, to je rekao i Makron, potvrdio pre dva dana, ono što je rekao pre više dana zapravo. Onda su ovi iz tih praznih klupa drvlje i kamenje osuli na Šešelja. Mogu da razumem, mi možemo da razumemo da neko ne voli Šešelja, da neko ne voli radikale, da neko ne voli vlast, ali da neko ko je slučajno rođen kao Srbin, toliko ne voli svoj narod, to je prosto neverovatno. Oni jesu jedna masa, jedna rulja, koja tako otvoreno, mimo ovih klupa vodi antidržavnu i antisrpsku politiku. Naravno, oni su pravili neke poteze koji su bili krivična dela, i trebalo je na taj način s njima se obračunavati, uslovno rečeno obračunavati, ali to je propušteno i sad oni mogu da se ponašaju kako god im padne napamet. Interesantno je da niko od njih nije ni tada, juče, ni sinoć, ni prethodnih dana nikada nije zamerio nikome ko je rekao da se u Srebrenici desio genocid, a zameraju nekome ko ima primedbe na to. To je takva zamena teza, ponavljam, veoma opasna po državu. Nisu tamo svi oni glupi, nije svima njima Marija Janjušević merna jedinica, ali to je razlog više da budemo sigurni da se to radi apsolutno protiv države. Oni su uspeli da, znate, uspeli su da ubede jedan broj ljudi koji koristi informacije iz njihovih medija da je zapravo svako onaj ko nije protiv sadašnje vlasti, da podržava tu vlast, što apsolutno nije tačno, jer oni zapravo to namerno rade da bi poistovetili državu i vlast. Onda, ako neko kaže da je u Srebrenici bio genocid, onda oni misle taj neko je nešto loše rekao za aktuelnu vlast, za Vojislava Šešelja, za Slobodana Miloševića, dotle idu samo da bi skrenuli pažnju sa onoga da oni zapravo ovde izvršavaju određene zadatke, da su oni, i drugog izraza nema, izdajnici sopstvenog naroda i interesa sopstvene državu. Zaista očekujem od svih kolega, ne da stanu u odbranu Vojislava Šešelja, njemu to ne treba, nego da stanu u odbranu istine i pravde, da stanu u odbranu interesa države Srbije i većinskog srpskog naroda u državi Srbiji. Sve vas pozivam da zaista, vi tu moć imate, intervenišete preko nadležnih organa vlasti, vas ministre Đorđeviću, da se u Vladi Srbije pokrene pitanje izmena Krivičnog zakonika i da najhitnije kao krivično delo bude označeno iskazivanje da se u Srebrenici desio genocid.

Reč ima, po amandmanu, narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite, kolega Arsiću. Od vremena poslaničke grupe, predsedavajući.

Kao što vidimo, da je to bilo tačno, danas ne bismo raspravljali o ovome zakonu i nikada do kraja nisu bili otvoreno iskreni da kažu kako su to vraćali staru deviznu štednju. Stara devizna štednja je vraćena emitovanjem državnih obveznica sa različitim rokom dospeća, čini mi se deset i više godina. Sad, kada država emituje tu obveznicu na osnovu stare devizne štednje, a vidite kakve su se matematike setili tada da bi došli do velikog novca za privatizaciju koja je predstojala u Republici Srbiji, vlasnik je Republika Srbija i vlasnik je fizičko lice na koga glasi ta državna obveznica. Onda je bivši režim, predvođen Labusom između ostalog, Vojislavom Koštunicom, Zoranom Živkovićem i Mirkom Cvetkovićem dozvolio da te državne obveznice budu predmet trgovine na berzi. Ali, ne na pravi način, jer tada Srbija nije imala razvijeno finansijsko tržište i trgovinu hartijama od vrednosti, već su razni mešetari pozivali građane koji poseduju obveznice za vraćanje stare devizne štednje, da te iste državne obveznice prodaju njima, ali po značajno umanjenoj vrednosti. To je išlo čak i do 60% ili da kažem, hajde, da prevedem za neke kolege iz bivšeg režima koji slabije znaju da računaju, znači ako nekome država treba da isplati u nekom periodu 1.000 tadašnjih maraka, on će za svoje obveznice, ukoliko ih proda Miroslavu Miškoviću, Koletu i ostaloj ekipi, da naplati svega 400 maraka. Sad, da greh i zločin budu još veći, te iste državne obveznice mogle su da se koriste prilikom privatizacije društvenih preduzeća u Republici Srbiji, ali ne u tom odnosu kako su ih oni kupovali od građana, nego na nominalan iznos koji je glasio na obveznice. Pa su nešto gospoda kupovali 20 puta jeftinije nego što zaista to košta, a zatim su kroz obveznice uštedeli i na tih 20 puta umanjene vrednosti još 60% i otkupljivali srpsku privredu. Isplata stare devizne štednje u velikoj meri je bila prevara stranaka DOS-a i bivšeg režima da neko na što je moguće jeftiniji način dođe do privrede Republike Srbije i to je prava istina kako je vraćena stara devizna štednja. Znači, posle godina ratova, sankcija, gubitka nade da građanin može bilo šta da naplati od stare devizne štednje, ponuđeno mu je da svoje potraživanje naplati u iznosu od 40% odmah, a svih 100% je bez obzira na rok dospeća, da li je pet, deset ili više godina, korišćeno za otkup društvene imovine u Republici Srbiji.

Nisu baš bili toliko bahati da plaćaju jedan evro jednu šećeranu, nego tri evra po šećerani i tri šećerane puta tri evra – devet evra. Sada zamislite kako je to izgledalo kada otkupljuje i tih devet evra za tri i po evra. Zamislite koliko je tu novca izvučeno i od građana i od privrede i koliko se došlo do jako skupe i vredne imovine. Meni je žao zaista što u to vreme nije postojao sporazum o kome ćemo raspravljati sutra u pojedinostima, jer sam siguran da bi kao država imali tačne podatke za koliko su prodavali društvenu imovinu koja je sticana godinama, koliku su razliku u ceni ostvarili, koliki su porez trebali da plate Republici Srbiji na kapitalnu dobit. Znači, sada dolazimo do nečega oko čega se ja sa koleginicom Radetom, ne mogu reći ne slažem, ali ona kao pravnik razume da zakon koliko god da je loš, on mora da se sprovodi. I nije tačno da su zakone u DOS-ovim vladama pisali ministri, samo su formalno ti zakoni prosleđivani kroz ministarstvo i Vlade do Narodne skupštine Republike Srbije. Te zakone su pisali tajkuni. Pravili su zakonski okvir za jednu veliku pljačku u Srbiji i pljačkali su i otimali šta god da im je palo na pamet i na način na koji im je god palo na pamet. Znači, pljačkali su tako što su vrednost imovine dovodili do bescenja, da je neko preduzeće bilo jeftinije, i to višestruko puta jeftinije nego što je imalo sredstava na svom tekućem računu, odnosno tada žiro-računu. Onda hajka, kada državni organi počnu bar ono što mogu da sprovedu, hajka svih pripadnika bivšeg režima na ministra policije Nebojšu Stefanovića, zašto se ispituje poreklo imovine Dragana Đilasa od 500 miliona evra. Koliko je tu bilo tih državnih obveznica, ili je možda zakasnio, ili sećate se one čuvene priče i afere oko kiparskih para. Tu je završio jedan dobar deo stare devizne štednje, dobar deo. Bile su tu komisije, odlazio je i Velja Ilić, odlazio je i Mlađan Dinkić, odlazila je cela jedna garnitura, Božidar Đelić, vojvoda od „Meridijan banke“ Pri svakom izlaganju u Narodnoj skupštini postavljao sam pitanje šta su pronašli od novca na Kipru koji imaju tamo građani Srbije, Savezne Republike Jugoslavije ili Državne zajednice Srbije i Crne gore. Dobio sam jedan začuđujući odgovor, da su uspeli da pronađu samo 600 miliona maraka na Kipru, koji pripada nekom građaninu Srbije, nisu imenovali kom građaninu Srbije, ali da taj novac nije od stare devizne štednje i od novca koji je iznosila država na Kipar. Sada samo neka mi kaže neko, ko je taj koji je mogao da zaradi 600 miliona evra iz Srbije za vreme sankcija, bombardovanja, svega i svačega što smo doživeli, propasti prilikom privatizacije, a da je to bilo na pošten i zakonom dozvoljen način? Zaista mi je žao što ovaj sporazum koji sada treba uskoro da ratifikujemo tada nije bio na snazi, jer bi na mnoga pitanja imali i tačne odgovore, ko je uzeo novac, gde se nalazi novac, ko je rasprodavao srpsku državnu imovinu, ko je radnike ostavljao bez posla i koliko je od svega toga platio Republici Srbiji na ime svih onih socijalnih programa koje je država preuzimala za svako lice koje izgubi posao. Čini mi se da od poreza ništa nije uplaćivano, jer da bi pravili socijalni mir i isplaćivali te obaveze, podizali smo kredite. E sad, tu se uvek provlači jedna priča oko uspeha bivšeg režima, to je otpis duga Pariskom i Londonskom klubu poverilaca. Tu mogu da kažem da je to takođe jedna jako velika prevara. Nije otpisan bukvalno ni dinar duga.

To je bilo otpisivano, a i tada nam nisu činili uslugu, jer su značajna sredstva na koja je imala pravo Savezna Republika Jugoslavija bila deponovana kod banaka koje su osnivači ta dva kluba, a na koje nismo imali pravo da naplaćujemo kamate. Eto, to je istina i oko stare devizne štednje i oko otpisa dugova. Još nešto da podsetim, pošto kažu da su oni sve to platili, moram da kažem da nije tačno. I dan-danas Republika Srbija otplaćuje te obaveze, ali ne novcem koji su oni zaradili, nego novcem koji su zaradili građani Republike Srbije, a uslove da se taj novac zarađuje napravio je i premijer, a sada predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. S obzirom da je sistem pun, moram da pitam najpre. Da li se još neko javio?

Ovo što je rekao gospodin Arsić manje-više je tačno i nije to valjda nikom dobronamernom u Srbiji sporno. Ali, ono što mi pitamo stalno je kako je moguće da svi znamo, mi kao opozicija znamo i govorimo to godinama, ali očigledno to zna i vlast, da su bile pljačkaške privatizacije, da je pola miliona ljudi oterano na ulicu, da su na mestima nekadašnjih fabrika izgrađeni hoteli i tržni centri, da su te lokacije bile razlog kupovine koja je bila burazerska, koja nije rađena ni po onom Zakonu o privatizaciji, kakav je bio svi znamo, da su svi koji su kupovali te fabrike obavezivali se da dve godine neće menjati namenu, samo dve godine, i te dve godine ništa nisu radili i posle dve godine ljude isterali na ulicu, oni počeli da grade svoj biznis potpuno drugačiji od onoga što su radili. Svi znamo i evo, čuli smo da je tu bio Đelić, Vlahović, Dinkić, Labus, ali ne znamo kako je moguće da su ti ljudi na slobodi ili bar, opet kao pravnik poštujući prezenciju nevinosti, možda bi bili na slobodi i kada bi se vodio krivični postupak protiv njih, ali kako je moguće da se ne vodi? Nemojte samo da kažete - mi uradimo sve, neće sudovi, neće tužilaštva. Hoće i sudovi i tužilaštva, ako postoji politička volja. Ne mislim da treba da se utiče, ni na sudove, ni na tužilaštvo, ni da se vrši bilo kakav politički pritisak, pogotovo ne pritisak izvršne vlasti, ali postoji pritisak javnosti, uslovno rečeno pritisak. Nemoguće je da svi znamo ko su lopovi tog bivšeg režima i da su to danas predstavnici Etihada, ovih što su kupili aerodrom itd. Izvolite kolega Martinoviću. Dame i gospodo narodni poslanici. Koleginica Radeta je otvorila nekoliko važnih tema i ja mislim da je red da o tim temama danas razgovaramo.

To naprosto nije tačno. Znate, vrlo dobro da su izrečene pravosnažne presude i to osuđujuće i za Miroslava Miškovića, i za Marka Miškovića, i za Mila Đuraškovića. Takođe, da se vode krivični postupci protiv najmanje šest ministara iz raznih Vlada, koje su se formirale u Srbiji do 2000. godine. Tu mislim na Predraga Bubala, tu mislim na Sašu Dragina, tu mislim na Slobodana Milosavljevića i na neke druge. Takođe, vode se dva krivična postupka koliko je meni poznato, protiv najmanje dva pomoćnika ministra koji su bili na tim položajima, odnosno na tim funkcijama do 2012. godine. Dakle, nije tačno da pravosudni organi Republike Srbije ne rade ništa kada je u pitanju procesuiranje onih koji su odgovorni za propast srpske privrede i srpske poljoprivrede u periodu od 2000. do 2012. godine. Sve što bi rekao više na ovu temu neko bi mogao da protumači kao jedan vid pritiska na pravosuđe i zbog toga ću ja ovde da se zaustavim. Prosto, hoću da kažem da se pravosudni sistem Republike Srbije, takođe uključio. Mi možemo da budemo u većoj ili manjoj meri zadovoljni načinom na koji se uključio, ali da se pravosudni sistem Republike Srbije uključio u procesuiranje onih koji su odgovorni za pljačku, za loše sprovedenu privatizaciju, za proneveru državnog novca i za razne druge zloupotrebe, mislim da je to jedna činjenica oko koje ćemo se svi složiti. Ono što je mnogo važnije, za građane Srbije, od toga da li se protiv nekoga pojedinca vodi ili ne vodi krivični ili neki drugi postupak, jeste nešto drugo. Srpska napredna stranka, vodi potpuno drugačiju politiku u odnosu na one koje su vladali Srbijom do 2012. godine. Vi ste spominjali Labusa, Dinkića, Božidara Đelića, rekli ste ko je sada gde, na kojoj poziciji, neko je u nekoj banci, neko je viđen kada je bila poseta predsednika Francuske, Makrona itd. Ali, ono što ne trebate da gubite iz vida, a ja mislim da to građani Srbije vrlo dobro znaju, mi vodimo potpuno drugačiju politiku i od politike Dinkića i od politike Labusa i od politike Božidara Đelića. Njihova politika je bila uništavanje srpske privrede, uništavanje srpskih finansija, a naša politika je jačanje domaće privrede i konsolidacija javnih finansija. Uspeli smo i na jednom i na drugom planu. Privredu smo u dobroj meri oživeli, o tome govore vrlo jasni makroekonomski pokazatelji, rast BDP je jedan od najvećih u Evropi. Predstavnici bivšeg režima, 2009. godine su tvrdili da će svetska ekonomska kriza imati pozitivan efekat na srpsku privredu i da je to šansa za srpsku privredu, a tada smo imali negativnu stopu rasta BDP-a od 3,1% Treću godinu za redom imamo suficit u budžetu. Uspeli smo. Za relativno kratko vreme, od svega tri ili četiri godine da u potpunosti konsolidujemo naš sistem javih finansija, mi danas možemo sabi bez uzimanja kredita da finansiramo mnoge važne projekte za građane Srbije, koje do 2012. godine, nismo mogli da realizujemo. U tom smislu, za građane je važno da smo napravili jedan potpuni politički otklon od one politike koja je vođena u Srbiji do 2012. godine. Ko se gde nalazi od ovih pojedinaca, ja mislim da je to za građane Srbije manje važno. To je jedna tema koja, takođe, zaslužuje jedan poseban osvrt. Da li će jedan deo opozicije da bojkotuje rad Skupštine ili ne, to je njihova stvar. Što se mene lično tiče, ja ih nikad ne bi molio ni pozivao, ni da dođu, ni da ne dođu u Narodnu skupštinu. Mislim da je osnovni red, ako žele da razgovaraju o važnim društvenim i političkim temama da dođu u Narodnu skupštinu, zato što ulica nije mesto za razgovor, zato što se razgovara na jedan civilizovan i argumentovan način, razgovor ne podrazumeva upotrebu motornih testera, razgovor ne podrazumeva upotrebu kamiona kojima blokirate predsedništvo, bagera, vatrenog oružja, dugih cevi kojima nam je pretio Jovo Bakić i tako dalje. Dakle, razgovor podrazumeva jednu civilizovanu razmenu argumenata ovde u Narodnoj skupštini. Vama hvala što razumete te osnovne poslovate parlamentarne demokratije i mi sa vama, kao što vidite možemo vrlo kulturno i civilizovano da razgovaramo i o temama oko kojih se ne slažemo, a što se tiče onih koji bojkotuju sednice Narodne skupštine, to je njihova stvar. I, mi se ne obraćamo praznim klupama. Svi poslanici SNS i svi poslanici vladajuće koalicije koji govore se obraćaju građanima Srbije zato što je to naš posao. Naš posao je da radimo u Narodnoj skupštini i naš posao je da objašnjavamo građanima Srbije koji su uzroci ekonomske i finansijske krize koja je zadesila Srbiju i koja je 2012. - 2013. godine, pretila da odemo u bankrot, ko je za to odgovoran i mi smo dužni da objašnjavamo građanima Srbije koje mere smo preduzeli da bismo tu ekonomsku i finansijsku krizu suzbili i naravno, da ukažemo na sve one pozitivne rezultate koji su se desili kao posledica vođenja jedne takve politike. Oni koji su bojkotovali i koji danas bojkotuju sednicu Narodne skupštine tvrdili su mesecima da su amandmani, ti famozni amandmani oko kojih se vodila debata u javnosti poslanika SNS, navodno besmisleni. Ja tvrdim i danas da ti amandmani nisu bili besmisleni, zato što su amandmani koje smo podnosili imali tu funkciju da ukažu na sve pozitivne rezultate koje su u vođenju državne politike na političkom, ekonomskom, finansijskom i na socijalnom planu, ostvarili predsednik Republike Aleksandar Vučić, Vlada Srbije i naravno, mi, poslanici SNS i drugih stranaka koje su sa nama u koaliciji, a koji su podržavali tu politiku. U tom smislu, ne mislim da su ti amandmani bili besmisleni, to i danas tvrdim, možda neko ima drugačije mišljenje. Naš zadatak je da se obraćamo građanima Srbije. Da li će oni da dolaze na sednice Narodne skupštine ili ne, to je njihovo pravo. Na kraju krajeva, to je njihova politika u koju ja ne želim da se mešam, ali ono što bi građani Srbije, takođe, trebali da znaju, svi oni koji danas nisu ovde, ne danas nego u proteklih nekoliko meseci, svakoga meseca, gospođo Radeta, isto kao i vi koji sedite u Narodnoj skupštini, primaju platu, primaju poslanički dodatak, tzv. paušal, putuju u inostranstvo o trošku Narodne skupštine, tako da je taj njihov bojkot delimičan. Dakle, delimičan je bojkot.

U jednom delu čak ne bojkotuju ni rad skupštinskih odbora, ako ćemo pošteno. Oni bojkotuju, navodno, plenumske sednice, ali to je njihova stvar. Mi, poslanici SNS, kao što ste mogli da primetite, nama to ne predstavlja problem, da sedimo u Narodnoj skupštini i da svakoga dana radimo zato što imamo obavezu prema građanima, ne prema njima koji bojkotuju, nego prema građanima Republike Srbije. Mi ne razgovaramo sa praznim klupama, mi preko ovih sednica se obraćamo i na neki način indirektno razgovaramo sa građanima naše države koji imaju pravo da znaju koja politika je dovela do gotovo ekonomskog i finansijskog sloma Republike Srbije 2012. i 2013. godine, koje mere smo preduzeli, zašto smo ih preduzeli, ko je najzaslužniji što je danas Republika Srbija jedna od ekonomski najuspešnijih država u Evropi. Mi nemamo problem da kažem da je to Aleksandar Vučić, zato što imamo najveću političku hrabrost da povuče vrlo teške političke poteze koji su 2014. i 2015. godine bili krajnje nepopularni, ali je narod dobro razumeo da su ti potezi, iako nepopularni, bili neophodni da bi se ozdravila naša ekonomija i da bi se ozdravile naše javne finansije. U tom smislu sve ovo što mi radimo, i danas i proteklih nedelja i meseci, nije razgovor sa praznim klupama, to je razgovor sa građanima Republike Srbije. Govorili ste o jednoj temi koja je za vas veoma bitna, a to je da SNS i Aleksandar Vučić primaju naloge iz inostranstva. Tačno je da se vrlo često Republika Srbija, i to nije prvi put u našoj istoriji, nalazi u situaciji da joj se ponekad isporučuju određeni zahtevi kakvu politiku treba da vodi povodom određenih pitanja. Tražili su od Republike Srbije da se uskladimo sa bezbednosnom i spoljnom politikom EU na taj način što ćemo da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji. Nismo na to pristali. Znate i sami da smo se suočavali sa pritiscima da isporučimo u Haški tribunal Vojislava Šešelja. Nismo na to pristali. Znate i sami da smo bili izloženi pritiscima da isporučimo i nekoliko njegovih najbližih saradnika, među kojima ste i vi. Nismo na to pristali. Dakle, ne prihvatam tu tezu da se ponašamo po nalozima iz inostranstva. Ja ne dovodim u pitanje da nalozi stižu, EU je mnogo moćnija nego što je Republika Srbija, ali je Republika Srbija suverena i nezavisna država koja ne postupa ni po čijim nalozima, pa ni po nalozima koji dolaze iz EU. Ono što je takođe važno da građani Srbije znaju i mi smo o tome više puta govorili, mi se u tome i razlikujemo od stranaka nekadašnjeg DOS-a. Nikada niste mogli da čujete ni od Aleksandra Vučića, niti od bilo kog ministra u Vladi Srbije, niti od bilo kog poslanika SNS ili bilo kog poslanika iz vladajuće koalicije da smo govorili o nekim datumima kada će Srbija da uđe u EU. Ta famozna 2025. godina, kao godina mogućeg ulaska u EU, nije godina koju je potencirala Republika Srbija. Tu godinu su pominjali zvaničnici EU kao godinu mogućeg ulaska Srbije u EU. Aleksandar Vučić, za razliku i od Božidara Đelića, i od Borisa Tadića i od Vojislava Koštunice, itd. nikada nije licitirao sa datumima kada će Srbija da uđe u EU. Na kraju krajeva, da li ćemo uopšte i da uđemo u EU to ne zavisi samo od Republike Srbije, to zavisi i od stanja u EU, ali ono što je mnogo važnije od godine kada ćemo da uđemo u EU jeste da mi u naš pravni, politički, ekonomski sistem, da mi u naš sistem poljoprivredne proizvodnje implementiramo sve one dobre standarde koji važe u EU. Dakle, sada nije u pitanju formalno članstvo u EU, u pitanju su standardi. Mi smatramo da naše pravosuđe treba da izgleda kao pravosuđe u EU. Mi smatramo da srpski poljoprivrednik treba da posluje na isti način na koji to rade njegove kolege u Francuskoj, Holandiji, Austriji, Saveznoj Republici Nemačkoj itd. Mi smatramo da moramo da imamo one standarde u zaštiti životne sredine kakvi važe u EU. Dakle, naša politika je politika usklađivanja naših standarda iz različitih oblasti društvenog života sa standardima u EU. to će verovatno dovesti do ulaska Srbije u EU, a koje godine, ne znam i to, na kraju krajeva, nije važno, ali je važno da smo na evropskom putu zato što, bez obzira na sve zamerke koje možemo da uputimo EU, EU je još uvek u celom svetu jedno društvo u kome dobar deo ljudi bi voleo da živi. Dakle, i oni koji su van EU voleli bi da žive kao građani koji žive u EU. Zbog toga je važno da smo na evropskom putu. Važno je da smo na evropskom putu iz onih razloga o kojima je juče govorio moj kolega Marijan Rističević, a to su procenti našeg izvoza, skoro 70% Nešto više od 66%, da budem potpuno precizan, našeg izvoza ide ka zemljama EU.

Ostatak predstavljaju Ruska Federacija, Kina i druge države u svetu. Dakle, hteli, ne hteli, mi moramo da budemo na evropskom putu zato što smo upućeni, pre svega, iz ekonomskih, iz trgovinskih razloga na saradnju sa državama u EU, kao što je činjenica da najveći broj investicija u poslednjih nekoliko godina dolazi upravo iz država koje su članice EU, pri čemu te kompanije koje se otvaraju u Republici Srbiji nisu strane kompanije i ja to želim da naglasim po ko zna koji put. To su privredna društva koja se osnivaju u Republici Srbiji po zakonima Republike Srbije. Registrovana su u APR isto kao privredni subjekti čiji su osnivači domaća fizička i pravna lica i plaćaju poreze i doprinose na isti način na koji to rade i kompanije čiji su osnivači domaća fizička i pravna lica. U tom smislu nema nikakvih razlika, i o tome je ministar takođe juče govorio, u našem zakonodavstvu između investicija koje su čisto domaće i investicija koje dolaze iz inostranstva. Kapital može da bude domaći i strani, ali kada strani kapital dođe u Republiku Srbiju, on je podvrgnut pravnom režimu Republike Srbije. Dakle, nemački investitor u Srbiji ne posluje po nemačkom pravu, nego po srpskom. Francuski investitor kada ovde otvori svoju kompaniju, ona posluje po srpskom pravnom sistemu, a ne po Francuskom. Govorili ste o poseti Makrona. Vi smatrate da Makron nije trebao da dođe u Republiku Srbiju, a mi smatramo da jeste. Između Srbije i Francuske postoje mnogobrojne veze. U prošlosti su te veze bile jače, bile produbljenije. Te veze su bile toliko jake da se nisu zadržavale samo na domenu diplomatije, politike i ekonomije, nego su bile i na nivou klasičnih ljudskih emocija. Govorim, pre svega, o Prvom svetskom ratu. Vi ste rekli - Makron se zalaže za nezavisno Kosovo. To je zvanična politika Francuske i pre Makrona. Nije Makron izmislio tu politiku. Makron nastavlja jednu politiku koju je započeo neko drugi. Da li smo mi u situaciji da ne razgovaramo sa predstavnicima država koje su priznale nezavisnost Kosova? Da sa njima prekinemo sve moguće odnose? Nismo. Postoje teme koje su za nas bolne. Bolno je za sve nas kada Makron kaže da su Kosovo i Srbija dve države. To je za nas bolno, ali, sa druge strane nemojte da zaboravite činjenicu da preko 12.000 građana Srbije radi u kompanijama čiji su investitori došli iz Francuske. To je jedna važna činjenica. Nemojte da zaboravite još jednu važnu stvar. Možete o Makronu da mislite šta god hoćete, mogu ja da mislim šta god hoću, ali činjenica je da taj čovek iako je imao i ima potpuno drugačije viđenje situacije na Kosovu i Metohiji od zvanične politike Republike Srbije i imao hrabrosti da se na Kalemegdanu obrati građanima Srbija direktno u prisustvu predsednika Republike Aleksandra Vučića. Ako ništa drugo, pokazao je jednu ličnu i političku hrabrost i pokazao je po mom mišljenju da poštuje građane Srbije, uprkos činjenici da je u njegovom govoru bilo i nekih stvari koje su za nas, kao što sam rekao, objektivno bolne. Ali, kada govorimo o Francuskoj, nemojte da zaboravimo da sad Makrona ostavimo po strani, nemojte da zaboravite na čuvenog francuskog obaveštajnog oficira Binela, koji nam je 1999. godine, našem generalu, saopštio spisak potencijalnih meta u bombardovanju NATO pakta 1999. godine. Mi te informacije nismo dobili ni od Rusa, ni od Kineza, ni od Grka, ni od nekih drugih koji su nam sad veći prijatelji od Francuske, ali smo dobili te podatke od jednog francuskog obaveštajnog oficira koji je bio direktno u komandi NATO pakta u Monsu, koji je imao pristup poverljivim dokumentima i koji je našem generalu, neću sada da mu spominjem ime, znate o kome se radi, saopštio spisak meta NATO pakta, koje su avioni NATO pakta gađali u agresiji 1999. godine. Taj čovek je osuđen i taj čovek je na kraju krajeva izgubio službu u francuskoj vojsci. Kada govorimo o Francuskoj, da li smemo da zaboravimo na De Gola?

Tog istog Dražu Mihajlovića De Gol je 2. februara 1943. godine odlikovao najvišim francuskim ratnim odlikovanjem, ratnim krstom sa paunovim grančicama zbog doprinosa njegove vojske u borbi protiv sila osovine. Dakle, kada govorimo o Francuskoj pustite malo ta personalna pitanja da li vam se dopada ili ne dopada Makron, mi Francusku doživljavamo kao jednu državu koja je važna u EU, kao državu koja je prema nama naročito u Prvom i u Drugom svetskom ratu bila krajnje prijateljska, koja nam tokom devedesetih godina nije bila naklonjena, ali mi pokušavamo i to predsednik Republike, Aleksandar Vučić, radi ne samo kada je u pitanju Francuska, nego i kada je u pitanju Nemačka sa kojom takođe imamo bolna iskustva. Dakle, pokušavamo od Francuske da napravimo jednog partnera i političkog i ekonomskog, a kao što vidite i vojno-bezbednosnog, jer ova pozicija vojne neutralnosti nam je omogućila ne samo da nabavljamo najsavremeniju vojnu opremu iz Rusije, Belorusije, Kine itd, iz zemalja koje su nam otvoreno prijateljske.

To je jedan model uspešne spoljne i bezbednosne politike koju je promovisao Aleksandar Vučić. Vi smatrate, dakle, i time ću da završim ovo oko Makrona da njegova poseta nije imala smisla. Mi mislimo da je i te kako imala smisla. Nismo se saglasili oko svih pitanja, ali mislim da smo otvorili neke važne teme i da smo na putu da od Francuske stvorimo jednog pouzdanog i čvrstog partnera u EU, sa kojim se nećemo slagati verovatno oko nekih pitanja, ali koji će nam i te kako biti od pomoći u sferi ekonomije, u sferi finansija i kao što vidite u nekim drugim sferama koje su do juče za Srbiju bile potpuno nezamislive. To da Srbija dobija, da zaključuje sa Francuskom vojno-tehnički sporazum, to je do juče bilo nezamislivo. Sada je zamislivo zato što vodimo jednu odgovornu i spoljnu i bezbednosnu politiku. Želim da se obratim ovom prilikom predstavnicima Ministarstva finansija. Ja znam da Zoran Đorđević nije ministar finansija, ali mislim da saradnice koje sede pored njega jesu, ne vidim sada trenutno u sali mog kolegu Lintu, radi se o jednom životnom problemu, ja prosto želim ovom prilikom da vam ukažem na taj problem, molim vas da taj problem prenesete ministru finansija, Siniši Malom, on je važan za jedan broj građana Republike Srbije. Radi se o sledećem, u Republici Srbiji imate jedan broj građana koji su silom prilika došli u Srbiju iz Hrvatske, odnosno sa teritorije nekadašnje Republike Srpske Krajine, koji su proterani sa svojih vekovnih ognjišta i koji iz određenih ličnih razloga ne mogu da uzmu i ne mogu da dobiju ličnu kartu u Srbiji zato što imaju ličnu kartu u Hrvatskoj i prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj da bi tamo ostvarili neka svoja prava. Znate i sami da Srbi koji su proterani iz Hrvatske u toj državi mnoga svoja prava ili uopšte ne mogu da ostvare ili ostvaruju sa mnogo muke i mnogo poteškoća. Želim da vam ukažem na jedan problem, a to je da mi se javio i meni i kolegi Linti, verovatno i nekim drugim kolegama, jedan dobar broj građana Republike Srbije, koji imaju naše državljanstvo, ali nisu uzeli našu ličnu kartu, koji imaju problem da nadležni organi ne žele da im overe kupoprodajne ugovore kada su u pitanju stanovi i kuće na teritoriji Republike Srbije, zato što ne poseduju ličnu kartu Republike Srbije, nego poseduju još uvek izbegličke legitimacije. Ovo vam kažem zato što mislim da bi Ministarstvo finansija trebalo da ima sluha za te građane. Oni nisu neko ko ne želi da dobije ličnu kartu Republike Srbije, ja mislim da bi ti ljudi bili najponosniji da imaju ličnu kartu Republike Srbije, oni prosto nisu u situaciji i ne žele u ovom trenutku da poseduju ličnu kartu Republike Srbije jer bi izgubili mnoga prava koja još uvek potražuju u Republici Hrvatskoj, pa vas molim da, na primer, putem nekog službenog mišljenja ili na neki drugi način, pokušamo da olakšamo položaj građana Republike Srbije, koji su proterani iz Hrvatske i sa teritorije nekadašnje Krajine. Bliži se i 4. avgust kada ćemo se sa tugom prisetiti tih ljudi koji su morali da napuste svoja vekovna ognjišta. Dakle, prenesite molim vas ministru finansija da postoji taj problem. Ja mislim da postoji čak i način da se taj problem reši, ako postoji malo dobre volje na strani države. Na kraju krajeva, možemo malo da se ugledamo i na Hrvatsku, oni su maksimalno izašli u susret građanima Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine i sadašnjim građanima Hrvatske koji su došli iz Srbije u onoj razmeni nekretnina koja se dešavala 1991-1992. godine i građanima Hrvatske koji žive u onome što oni zovu dijaspora itd, odnosno emigracija. Dakle, da malo više imamo sluha za taj deo naše populacije, to su građani Republike Srbije, to su čestiti i pošteni ljudi koji misle dobro ovoj državi. Muka ih je naterala da napuste svoja vekovna ognjišta, a imaju jedan veliki životni problem, pa prosto apelujem na vas da pokažete dobru volju da se taj problem reši. Što se tiče naših kolega iz SRS, evo, mi ćemo danas zaista da pokažemo dobru volju da razgovaramo o svim temama koje su vezane i za ovaj zakon i za neke druge teme koje su važne i da pokažemo da možemo, iako se ne slažemo oko mnogo čega, da vodimo jednu civilizovanu i kulturnu debatu, ne zbog ovih praznih klupa, kao što je rekla gospođa Radeta, nego zbog građana Republike Srbije. Da ne bi bilo nejasnoća, gospodin Martinović je govorio po amandmanu. Ima vreme kao predsednik poslaničke grupe 15 minuta i, naravno, vreme koje pripada poslaničkoj grupi. Naravno, najavili ste to na početku svog izlaganja. Izvolite. Kakav hendikep na 30 minuta odgovoriti u dva, ali pokušaću ono najbitnije. Tačno je da su iz one bivše vlasti procesuirani neki ministri i neki pomoćnici ministara, ali složićete se da su to teka „žnj“ kategorija ministara u svakom smislu i po poslovima koji su radili i po lopovlucima itd. Mi pitamo uporno - kada će odgovarati kapitalci? Kada će odgovarati Dinkić, Labus, Vlahović, Đelić? Mi pitamo – šta ako je onih 11 miliona evra, koje je Đelić preko „Meridian“ banke ukrao iz Srbije, ako ih je uložio preko "Vinci Airports" u kupovinu našeg aerodroma? O tome niko nije vodi računa. Kažete da razumete da smo mi poslanici koji poznajemo osnove demokratije i da zato sedimo ovde. Ne, mi smo stranka izrazito demokratskih principa i vi to dobro znate. Uostalom, predsednik naše stranke je kao mlad doktor nauka robijao i bio spreman i život da žrtvuje za demokratske principe i mi ne možemo drugačije da se ponašamo. To sa klupama smo raščistili, obraćaćemo im se očigledno danas više puta. Nismo nikada rekli da Makron treba, ni ne treba da dođe. Jesmo rekli da smo zgroženi da bar nije zamoljen da ne kaže pred onoliko naroda, koji ga je dočekao, da je Kosovo samostalna država. I, treba da znate da, recimo, u Francuskoj polovina, a znate vi to, polovina stanovnika Francuske o EU deli stavove SRS kojei mi zastupamo ovde. Što se tiče ovoga da Vučić nikada nije rekao, niti bilo ko pominjao godinu ulaska u EU, 19. novembra 2017. godine pomenuo je 2025. godinu. Izvolite. Ja i dalje stojim iza onoga što sam rekao. Dakle, Aleksandar Vučić je pominjao 2025. godinu, ali tu godinu su kao godinu mogućeg ulaska u EU počeli prvo da spominju zvaničnici same EU. Nikada od Aleksandra Vučića niste čuli - ulazimo sigurno u EU 2025. godine, a ako ne uđemo 2025. godine, nastupiće smak sveta. Sa tim godinama licitirao je jedan drugi predsednik Republike – Boris Tadić. On je tvrdio u kampanji, sećate se, i to je bio jedan od glavnih njegovih argumenata protiv tadašnjeg protivkandidata Borisa Tadića, Tomislava Nikolića, da će Srbija 2007. godine da uđe u EU. Pa, u kampanji 2008. godine tvrdio je da će Srbija da uđe 2012. godine. Mi se ne ponašamo na takav način. Mi kažemo - mi smo na evropskom putu, želimo da ispunimo sve standarde koje važe u EU, ne zbog EU i ne zbog briselske administracije, nego zbog građana Republike Srbije. Građani Republike Srbije zaslužuju bolji i efikasniji pravosudni sistem. Naši poljoprivrednici zaslužuju da imaju veću korist od svog rada, kao što imaju francuski, holandski ili nemački poljoprivrednici. Mi smo za to da imamo uređene finansije, kao što su uređene u državama EU, a to da li ćemo ući u EU i koje godine, to delimično zavisi od Srbije, a ja mislim većim delom zavisi i od same EU. Ali, mi se ne opterećujemo godinama. Mi smo se usredsredili na to da ispunimo standarde, zato što mislimo da je ispunjavanje tih standarda važno za građane Republike Srbije. Što se tiče Makrona, hajde da budemo potpuno otvoreni, pa to da je Kosovo nezavisna država, pa to vam kažu i neki poslanici koji sad trenutno nisu ovde u sali. Dakle, zašto mi uvek očekujemo od nekog drugog da više poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije kad imate poslanike koji trenutno nisu ovde u sali, a koji tvrde da je Kosovo nezavisna država i da problem Kosova može da se reši jedino tako što će Srbija da prizna nezavisnost Kosova? Gospođa Radeta je rekla kao uhvaćene su sitne ribe. U svoje vreme ti ljudi uopšte nisu bili sitne ribe. Nemojte mi reći da je Miroslav Mišković sitna riba, da je njegov sin Marko sitna riba, da je Milo Đurašković sitna riba, da je u svoje vreme Oliver Dulić bio sitna riba, da je Saša Dragin bio sitna riba, da je Slobodan Milosavljević bio sitna riba. Itekako su to bile, da se metaforički izrazim, krupne ribe koje su u svoje vreme donosile veoma važne, ali na žalost građana Srbije, štetne odluke i koji su sada procesuirani, neki pravosnažno, a protiv nekih se vode krivični postupci. U tom smislu, mislim da niste u pravu oko toga da se Republika Srbija preko pravosudnih organa, da tako kažem, obračunava samo sa sitnim ribama. Vodimo borbu protiv kriminala i korupcije, najbolje što znamo i umemo. A, što se tiče rada pravosudnih organa, na njima je da rade svoj posao. Ono što je za građane Srbije bitno, to je da je politika Aleksandra Vučića potpuno, potpuno drugačija od one politike koja je vođena u Srbiji do 2012. godine. I upravo zahvaljujući tome mi beležimo rezultate uspešne i na političkom i na ekonomskom i na finansijskom, i kao što vidite, i na vojno-bezbednosnom planu. I nemam nameru odmah da kažem ni da se izjašnjavate. Samo vas molim, na osnovu člana 32. Ova poslanička grupa ima mnogo više vremena i kad prekorače vreme od dva minuta, kada je u pitanju amandman, njima se to vreme oduzima od poslaničke grupe i oni sebi taj luksuz mogu dozvoliti. Mi ne želimo da koristimo na replike vreme poslaničke grupe, zato što će svi poslanici govoriti o amandmanu. I najlepše vas molim, a i vas, kolege, sa kojima budem replicirala, poštujte vreme od dva minuta. Mi smo spremni da repliciramo 30 krugova, 50 krugova, ali hajde da budete fer, da to bude sa obe strane po dva minuta. Izvolite. Najpre da raščistimo ovo vezano za to da li je Vučić rekao kada ćemo ući u EU. Da, on je bio, kako je rekao, osokoljen Junkerovom izjavom i rekao je da misli da je moguće da će to biti 2025. godine, ali da on kao optimista, koji je inače pesimista, veruje da to može biti i 2023. godine. Vas, takođe, molim, vi kažete – nije bitno, to je sad nova mantra, nije bitno da li ćemo ući u EU, kad ste shvatili da nećemo, ali da vi hoćete da dođemo do evropskih standarda itd. Samo, mi bismo mnogo voleli da dođete do granice kad kažete da nećete poštovati njihov standard da je Kosovo država i da je u Srebrenici bio genocid. Dotle možete da idete, ali preko toga ne verujem ni da hoćete. Ali, evo, naša je obaveza da vas u svakom momentu na to upozoravamo. Kažete – Mišković nije bio mala riba. Nije, ali Mišković bez Tadića, to je nemoguće. Vama je jasno da je Miškovićevo osnovno krivično delo korupcija, korupcija u koju su direktno bili umešani Vlahović i Tadić, to valjda svi znaju. Dakle, bez te kombinacije nema ništa od toga i opet podsećamo na postojanje Zagorke Dolovac koja postoji samo na papiru, koja ne radi svoj posao, to morate da prihvatite. Uostalom, delili smo nekad mišljenje o Zagorki Dolovac, a ona se nije nabolje promenila da biste vi vaše mišljenje promenili. Dakle, mi nemamo ništa, opet ponavljam, protiv toga da vi ganjate neke standarde koji bi bili u interesu građana Srbije. Ne vidimo to nešto preterano kada je u pitanju EU.

Pošto ste već spominjali predsednika Republike Aleksandra Vučića, onda ste sigurno čuli od njega nebrojeno puta da je rekao da Srbija, dok je on predsednik Republike i dok je SNS na vlasti, nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije i nikada nećemo priznati Kosovo i Metohiju kao samostalnu državu. Tako da, taj strah kod vas i tu zebnju želim da otklonim. Još jednu stvar želim da vam kažem, o tome je juče govorio vaš uvaženi kolega Aleksandar Šešelj i ne samo juče, EU nije priznala nezavisnost Kosova i Metohije, pojedine države članice EU su priznale nezavisnost Kosova i Metohije, ali mi insistiramo na tome da pet država članica EU nije priznalo nezavisnost Kosova i Metohije. Prema tome, ne možete „ham blok“ da kažete EU je priznala nezavisnost Kosova i Metohije. To je jedna zajednica država. Bolna je činjenica za sve nas što je većina država članica EU priznala nezavisnost Kosova i Metohije, ali s druge strane ono što je ohrabrujuće to je da pet država članica EU nije priznalo nezavisnost Kosova i Metohije i da se iz godine u godinu povećava broj država koje povlače svoje priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije. Morate da vodite računa o još jednoj stvari. Nemojte tako mehanički da stvari delite na to da li je neko priznao ili nije priznao nezavisnost Kosova i Metohije. Jeste to glavna vododelnica, ali ima još jedna stvar koja je važna, imate mnogo država koje su priznale formalno nezavisnost Kosova i Metohije, ali koje su nam bili saveznici da Kosovo ne uđe, kao nezavisna država, ni u Unesko, ni u Interpol, ni u neke druge međunarodne organizacije, a priznali su nezavisnost Kosova i Metohije. Nemojmo od tih država da pravimo neprijatelje. Ne slažemo se sa njima po pitanju priznavanja Kosova i Metohije kao nezavisne države, ali činjenica je da su te države ispale fer i korektne prema Republici Srbiji, jer bez njihovog ponašanja i u Interpolu i u Unesko i u nekim drugim međunarodnim organizacijama Srbija ne bi uspela da spreči prijem Kosova u te važne međunarodne institucije. Mi smo ovde govorili predsedniku Republike kada je bila tema Kosovo i Metohija, izneli smo precizno naše stavove i zahteve protiv kojih on nije imao ništa, bar je tako tada rekao i mi smo i razumeli da se neće desiti da on prizna nezavisnost Kosova i Metohije kao samostalne države i mi se to i dalje nadamo, ali prosto ne možemo da propustimo priliku a da na to ne skrenemo pažnju, jer jednostavno to niko nikada ne sme da uradi. Gospodine Martinoviću, znamo mi šta je EU i kad kažemo EU znamo da postoje zemlje koje nisu priznale, ali stav EU i većine zemalja je upravo to da je Kosovo nezavisna država. To jeste pojedinačno svaka od tih država donela na svom nivou, ali to jeste i stav njihovog parlamenta. Nadamo se promeniće se to i u parlamentu tom evropskom, nadamo se mi i da će neke zemlje još povlačiti svoje odluke o proglašenju nezavisnosti, recimo, Francuska kada pobedi Mari Le Pen, Italija kada pobedi Salvini, ali to uopšte nije daleko ni od realnosti, ni vremenski. Tako da, svakako, mi očekujemo da će to i da se desi. Rekli ste takođe, možda u onom prethodnom javljanju, da mi imamo i u državi Srbiji poslanike neke koji trenutno ne sede ovde, koji kažu da je Kosovo nezavisno, koji kažu da se u Srebrenici desio genocid. Nažalost, to jeste tako, ali obaveza svih nas je, zbog javnosti, zbog budućih izbora, zbog birača, da i to napominjemo i da o tome govorimo, da nikada više takvi ne dođu u skupštinske klupe, poslanici, da mi narodu skrenemo pažnju da ne smeju da glasaju za one koji kažu da je Kosovo samostalna država i da je u Srebrenici bio genocid.

Ja ću reći još jedanput. Dakle, EU nije priznala nezavisnost Kosova i Metohije zato što EU, kao zajednica država, to ne može ni da uradi. Dakle, ne postoji ni jedan akt ni jednog organa EU, ni Evropskog parlamenta, ni Evropske komisije, ni Evropskog saveta kojim se priznaje nezavisnost Kosova i Metohije. Pojedine države, članice EU, su priznale nezavisnost Kosova i Metohije. To je činjenica, ali EU kao zajednica država nije priznala nezavisnost Kosova i Metohije. Na kraju krajeva, to da za EU Kosovo i Metohija nije nezavisna država, pa o tome vam svedoči i dijalog koji je privremeno zaustavljen zbog ovih suludih taksi koje su uveli Haradinaj i Tači na robu koja dolazi na teritoriju Kosova i Metohije iz centralne Srbije. Dijalog se vodi upravo pod okriljem EU. Što bi EU bila pokrovitelj jednog takvog dijalog ako je za nju nezavisna država Kosovo i Metohija. Onda nemamo o čemu da razgovaramo. Zašto onda idemo u Brisel, ako je za Brisel Kosovo nezavisna država? Očigledno da nije. Dakle, vodi se dijalog oko rešavanja pitanja Kosova i Metohije. Trenutno se ne vodi, ponavljam još jedanput, zbog taksi koje su uvedene iz Prištine, ali je činjenica da se određeni dijalog vodio i verovatno će se u nekoj doglednoj budućnosti taj dijalog nastaviti, ali sama činjenica da se dijalog vodi i sama činjenica da se dijalog vodi uz posredovanje EU, pa to vam jasno govori da EU, kao zajednica država, nije priznala nezavisnost Kosova i Metohije. Još uvek imamo, ne mnogo, ali imamo određeni manevarski prostor unutar same EU da se izborimo za najbolje moguće rešenje, kada je u pitanju Srbija i srpski narod, za Kosovo i Metohiju. Pominjali ste nedavno održane parlamentarne izbore u EU, odnosno izbore za Evropski parlament.

Španija je, priznaćete, jedna ozbiljna i moćna država, jedna od najmoćnijih država u EU. Španija nije priznala nezavisnost Kosova i Metohije, a Španac je postao sada jedan važan funkcioner u sistemu organa EU. Dakle, imamo mi još uvek manevarskog prostora da se borimo za Kosovo i Metohiju i unutar institucija sistema EU. To je teška borba. To je borba Davida i Golijata. To je borba koja je, na kraju krajeva, i pomalo neizvesna, ali nije do kraja izgubljena bitka za Kosovo i Metohiju, čak i kada je u pitanju EU.

Činjenica je da mi sada sa Mađarskom nikada bolje i političke, i ekonomske, i finansijske odnose. Evo u ponedeljak, to građani Srbije treba da znaju, time ću gospodine Arsiću da završim, u ponedeljak Aleksandar Vučić kao predsednik Republike i predsednik Republike Mađarske otvoriće u Zemunu spomenik Sibinjanin Janku, tako ga zove mi Srbi, jel Janko Sibinjanin, to je onaj iz one narodne pesme – kasno Janko stiže na Kosovo itd. Dakle, podižemo spomenik jednom čoveku koji je važan i za Srbije, a važan je i za Mađare. Za Mađare je važan zato što je bio mađarski nacionalni junak. Ali, nemojte da zaboravite, taj Janko je ili Janoš ipak stigao na KiM, ipak je stigao u Srbiju. Ako se ne varam 1448. godine, ovde u Srbiji, pa štiteći i same Srbe ratovao protiv Turaka. Tako da istorija nikada nije crno-bela.

Ne bih ja ovde trošila vreme na teoriju i na istoriju. Nemam ništa protiv, ali gospodine Martinoviću vi imate mogućnost zakažite nam na okrugli sto na RTS, vrlo rado da ću to da radim. Ovde bi govorila o nekim konkretnim stvarima vezanim upravo za rad parlamenta, za EU, za KiM. Istina jeste da, recimo, Komitet evropskog parlamenta, da je tražio od Srbije da prizna faktičko stanje na KiM. Šta je to? Ajte sada da kažemo da se angažujete na tome da se vrati problem rešavanja KiM, da se izmesti iz EU na nivo Saveta bezbednosti UN, da uključimo Rusiju kao svoju silu zaštitniku, da uključimo Kinu, da uključimo države koje su nam prijateljske da nam pomognu da sačuvamo svoj suverenitet i teritorijalni integritet. U EU mi to ne možemo, koliko god se upinjali postoje prijateljske zemlje i u EU koje to ne bi dozvolite, ali jednostavno su u manjini. Ajde angažujte se da ispravimo greške Vuka Jeremića i Borisa Tadića. Nisu to bile greške, to su bili namerni potezi koji su istina doprineli da je sada rešavanje pitanja KiM mnogo teže nego što je bilo pre toga. Dakle, postoje neke stvari koje su od interesa, svakom normalnom čoveku u Srbiji i svakom patrioti u državi Srbiji, kada su takve stvari u pitanju, kada vam treba pomoć SRS u tom smislu, uvek ćete je imati, to nije sporno. Nemojte da nas, izvinite na izrazu zamajavate, zato što imate mnogo više vremena, pa vi sada pričate neke bajke da zamaglite suštinu. Suština je da nam većina zemlja u EU insistira da priznamo da je Kosovo samostalna država. Još uvek verujemo da nećete. Evo, ja ću pokušati da, naravno sumnjam da ću da razuverim moju koleginicu Radetu kada su njeni stavovi u pitanju, ali još jedan stav u prilog naše teze. Ni jedna država članica EU, ali slovom i brojem ni jedna, dakle nula država članica EU nisu ratifikovali tzv. SSP sa tzv. republikom Kosovo. To je takođe jedna činjenica koju morate da imate u vidu. Iako pogledate sadržinu, dakle ako pogledate tekst Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je EU zaključila sa Republikom Srbijom i tekst sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je zaključen sa Prištinom, videćete da su to dva potpuno različita teksta, pri čemu ni u jednoj državi članici EU i kod onih koji su priznali i kod onih koji nisu priznali, ali mi insistiramo na onim državama koje su priznale nezavisnost KiM nije ni započeo postupak ratifikacije SSP sa Kosovom. Zašto? Zato što se još uvek vodi dijalog oko toga kako će izgledati konačno rešenje za KiM. Dakle, i ti tamo u EU, odnosno u državama članicama EU vode jednu realističnu politiku. To što su oni priznali nezavisnost KiM, znate, to je jedan akt vlade, na jednom komadu hartije. Jedno je komad hartije, a drugo je stvarnost. Vide i oni da država Srbija nije sasvim isterana sa KiM.

Republika Srbija i danas investira mnogo novca iz budžeta u sredine u kojima žive Srbi. Projekat „sunčana dolina“, projekat izgradnje kuća za lica koja su interno proterana sa KiM. To sve govori, ne samo građanima Srbije, nego i tim državama koje su priznale nezavisnost KiM da je KiM još uvek nerešena stvar i da zbog toga nema ni potrebe da ulaze u ratifikaciju SSP sa, u stvari jednom teritorijom, čija državnost je i te kako upitna. Što se tiče ovog, kako ste rekli …2,52.

Kamo lepe sreće da taj SSP nikada nisu ratifikovali ni sa Srbijom, SSP nas je zavio u crno i našu privredu i našu poljoprivredu i da je pameti i mudrosti da se odreknemo toga, odnosno da poništimo tu ratifikaciju, mnogo brže bismo razvili poljoprivredu i privredu uopšte u Srbiji. Ali, eto, potpisan je CEFTA sporazum u vreme vlasti Vojislava Koštunice i mi na ovaj način pomažemo da se prosto podsete i građani, ne samo narodni poslanici ko je sve učestvovao u tome da KiM sve više klizi prema samostalnost. Mi nikada nismo rekli da ste vi najodgovorniji, da ste jedini odgovorni. Mi smo ti koji stalno kažemo da je 14 raznih sporazuma, pojedinačnih potpisao Borko Stefanović, a vama zameramo što ste sve to objedinili u jedan Briselski sporazum, odnosno dva. Dakle, ne mislimo mi da su problemi počeli sa vama, ali smo spremni da vam pomognemo da ih rešimo, rešenja još uvek postoje, načini još uvek postoje, samo treba imati dobru volju i treba se odreći nekih mantri. Jednostavno, EU nek ide svojim putem, mi da idemo svojim putem, da idemo tamo gde ima šanse da pomognemo svom narodu. Kažete - Srbija pomaže, investira na KiM, mora i treba i u obavezi je i treba još i više. Dakle, i to je jedan od načina da pokazujemo da je KiM sastavni deo Republike Srbije. Ne morate time da se hvalite, nije loše da napomenete, da se čuje, da čuju i ti tzv. prijatelji iz Evrope, nemojte ni od njih to da krijete, da je Srbija i dalje spremna da u svakom smislu, pa i finansijskom pomaže svoj narod na svojoj teritoriji, na KiM. Izvolite. To pitanje koje je otvorila gospođa Radeta o misiji EU na KiM, kao što znate, to je zahvaljujući politici Borisa Tadića.

Prisutan je i dalje UNMIK, sa smanjenom administracijom, sa smanjenim kapacitetima, ali je i dalje prisutan. Što znači da nismo u potpunosti, mada smo jednim delom sigurno, ali nismo u potpunosti istisnuli problem KiM iz okvira UN. Ako pažljivo čitate Rezoluciju 1244, koju je doneo Savet bezbednosti UN, makar formalno-pravno, KFOR je misija UN, iako u Rezoluciji 1244 na koju se mi Srbi vrlo često pozivamo, piše da će u toj misiji suštinski da učestvuju NATO snage, kao što i učestvuju. Ali, formalno-pravno, budući da je to omogućeno Rezolucijom 1244, KFOR je takođe misija UN. Dakle, imate dve misije UN i imate jednu misiju koja je čisto na nivou EU, a to je Euleks.

Zato što u UN imamo države, konačno, imamo u Savetu bezbednosti UN dve države, na koje uvek možemo da računamo da će biti na strani Srbije, ne samo kad je u pitanju KiM, nego i ono pitanje o kome ste vi danas nekoliko puta govorili, a to je pitanje genocida. Da nije bilo rezolutnog ruskog stava u Savetu bezbednosti UN na ceo srpski narod bio bi stavljen žig da je genocidan i time bismo pretrpeli nenadoknadivu istorijsku štetu. E, sad, da li je moguće u ovom trenutku, za mesec dana ili za šest meseci da mi, da se tako kolokvijalno izrazim, isteramo misiju EU sa KiM - nije moguće. Mi sa tim ljudima moramo da sarađujemo. Ali, moramo da sarađujemo tako, i mi to činimo, tako da to bude u interesu građana Srbije, a posebno srpskog naroda koji je ostao da živi na KiM. (Predsedavajući: Privodite kraju.) U sledećem javljanju ću da vam pročitam jedan tvit koji je u međuvremenu Vladimir Todorić, ako se ne varam, jel on beše potpredsednik stranke, potpredsednika Narodne stranke Vuka Jeremića, pa ćete da vidite da sad počinjete da ulazite u mrtvu trku vas i Vuka Jeremića oko toga ko je veći protivnik dolaska Makrona u Srbiju.

Što se tiče misije EU na KiM, znamo kako se sve to dešavalo, gospodine Martinoviću, bili smo tada u istoj poslaničkoj grupi, i vi ste bili u Srpskoj radikalnoj stranci. Sećate se da je u Skupštini doneta Rezolucija, da je Vuk Jeremić otišao u Savet bezbednosti UN, da je tamo promenio ono što nije usvojeno u Narodnoj skupštini, kad se vratio rekao je da ga je naterao Boris Tadić. Naravno, u međuvremenu se ispostavilo da su oni bili ista ekipa. Bili su i tada formalno, ali da su radili za nekog drugog tada i jedan i drugi.

Znamo mi to dobro i upravo zbog tog mi pričamo već mesecima da treba Srbija zvanično da traži vanrednu sednicu Saveta bezbednosti UN i da upravo zato što je KFOR na KiM tražimo da se u misiju KFOR-a uključe ruska i kineska vojska. Rusija je bila nekada na KiM i upravo zbog takvog odnosa tadašnje vlasti oni su povukli svoje jedinice, jer su shvatili da Srbija tada nije branila KiM, pa onda što bi oni. Dakle, sada su promenjene okolnosti, verujemo i u srpskoj vlasti, i zato treba da insistirate na onome na šta vas mi upozoravamo i skrećemo pažnju već mesecima. Treba da se oslobodite sujete, ne mislim na vas lično nego na vlast, treba da se oslobodite sujete i kad čujete da vam kažemo nešto što je zaista korisno za državu i za narod, da to onda lepo i prihvatite. Naravno, od izuzetnog je značaja da naša vojska bude spremna za, ne daj bože, da može da brani naš narod na Kosovu i Metohiji.

Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, ono što smo čuli od jedne koleginice kao primedbu, ja stvarno ne znam kakve veze ima i Vlahović i Đelić i ko tu još beše, Labus, Dinkić, Pitić i ostali sa Srpskom naprednom strankom? Svi u Srbiji znaju da su u pitanju ljudi koji su pokrali Srbiju, ojadili zemlju u svakom smislu, uništili ekonomiju. Pre toga su, da bi došli uopšte na vlast, izveli puč, zapalili i ovu Skupštinu u kojoj se mi danas nalazimo, i zgradu RTS-a i upadali sa puškama i dugim cevima u razne institucije, prebijali ljude, oformljivali krizne štabove, itd, itd. Nakon njih, sledeća Vlada koja je došla je nastavila proces devastiranja Srbije u svakom smislu i silne pljačkaške privatizacije o kojima smo malo pre govorili, i stotine i stotine preduzeća koja su ugasili i stotine hiljada ljudi koji su ostali bez posla, kao direktna posledica njihovog štetočinskog upravljanja zemljom. I sada kada SNS, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, da li kao premijerom ili danas kao predsednikom države, pokušava da zemlju vrati na zdrave noge, da popravi ekonomsku sliku, da obnovi razorenu privredu, da ozdravi stanje javnih finansija, da napravi u svakom smislu te reči od Srbije i uspešnu i uređenu zemlju, vi nam sada spočitavate nekog Vlahovića i Đelića. Dakle, prosto svako ima pravo da ode na taj Kopaonik. Da li je neko bio na Kopaoniku, da li je neko govorio na Kopaoniku, koga to zanima? Možda imaju veze sa ovima koji nisu danas tu? Možda ima veze sa Đilasom? Možda ima veze sa Vukom Jeremićem? Ko će ga znati. Neće biti baš tako. Ja sam dva puta rekla i još jednom ću ponoviti, postoje informacije da je Đelić suvlasnik "Vansi erporta" koji je kupio naš aerodrom. Da li je to plaćeno delom sredstava od 11 miliona evra koje je Đelić ukrao u Srbiji preko "Meridijan banke" Ništa, osim što je doveo bin Zajeda, osim što je njegov zamenik, u to vreme su još imali stranku, Suzana Grubješić je bila ministar u jednoj od vaših vlada, osim što je ta Suzana Grubješić i dan danas tamo neki savetnik za nešto evropsko, ne znam ni ja, imate tih na tone. Dakle, imate i te kako veze. A i da nema tih veza, naše pitanje je - kako je moguće da oni nisu procesuirani? Pustite Aleksandra Vučića, nemojte stalno da se krijete iza njegovog imena. Hajde, kažite nešto - Tužilaštvo, na čelu sa Zagorkom Dolovac, uradilo je to i to. Pustite vi ono što vam niko ne spori. Hajde malo da pričamo o onome što je sporno. Kako je moguće da vam nije palo na pamet da vi ovde u Narodnoj skupštini pokrenete pitanje, evo, gde nam je izveštaj tužilaštva? Naterali su vas ovi iz Evropske komisije i ovde smo imali razne izveštaje ovih tzv. nezavisnih tela, raspravljali smo o njima, namestili ste to da bude u vreme kada je pola radnog vremena Skupštine pokriveno teniskim mečevima, da se čak ni o tome u javnosti ne čuje, a za vas bi bilo bolje da ste pustili da se o tome govori pred što je moguće širom javnošću. Imamo gore u materijalu izveštaj tužilaštva. Kad ćete da donesete da ovde raspravljamo, ali da posadite ovde Zagorku Dolovac, a ne da pošalje nekog zamenika, pa da onda raspravimo ovo o čemu mi ovde raspravljamo? Izvolite. Reagujem, prekršen je član 107, gospodine Arsiću. Prilikom izlaganja gospodina Markovića trebali ste da reagujete, ne iz razloga što je on koristio svoje javljanje po amandmanu gospođe Radete da priča o nečemu o čemu ništa ne zna, već da reagujete kao upućen čovek u političkom životu Srbije upravo na to što je on izgovarao. U ovoj Narodnoj skupštini je 2012. godine, izabrani ste i vi tada za narodnog poslanika, mislim da niste tada bili potpredsednik, ili jeste, ne znam, položena zakletva ministara, upravo u Vladi u kojoj je bila u koalicija SNS, a njen premijer Ivica Dačić i prvi zamenik premijera Aleksandar Vučić, zakletvu je položio kao ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić. Gospodine Markoviću, da ste se elementarno pripremili za ovo zasedanje i ovo o čemu sada razgovaramo, u pitanju je uništavanje srpskih banaka. To su „Beobanka“, „Investbanka“, „JIK banka“, banke koje je upravo uništio, evo, gospodine Arsiću, sve o tome znamo, govorio je, pa ja ne znam koliko puta, hoćete da vam nađem stenografske beleške od 2002. do 2000. i koje godine, nebrojeno puta u Skupštini Republike Srbije. Jel tako, gospodine Arsiću? Što niste reagovali? Taj koji je uništio banke i koji je doveo do stečaja, eto zato što one nisu likvidne i ne mogu da posluju, a da bi doveo ove mafijaške strane banke, jer je i on uzimao novac od njih, pa je u jednoj stranoj banci danas savetnik, je baš bio ministar u vašoj Vladi. Morali ste sa njim da razgovarate. Taj vam je krojio politiku finansija i privrede. To je bilo zajedničko ministarstvo. Taj se pitao, dakle, ceo taj period za te dve godine, od 2012. do 2014. godine, gde će svaki dinar da ide, kako će da se troše pare iz budžeta, kako će da se transferna sredstva daju opštinama i gradovima. Vi kažete – mi sa tim nemamo nikakve veze. Ne, mi imamo veze. Pa, vi imate veze, jer da biste napravili tu koaliciju, vi ste uzeli jednog takvog partnera. Ovo sada što radite je u nekim segmentima interes građana Srbije, ali poslušajte naše dobre namere. Mi smo, pre svega, stranka koja vodi računa o državi i o nacionalnim i državnim interesima. Sada ćete, gospodine Markoviću, da kažete, možda vi izađete ovde ispred Skupštine, evo završiću, pored vas prođe Vlahović, vi nećete da mu kažete, možda ste vi tako fini da kažete – e, gde si lopove? Svakome ću tako da kažem i svaki normalan čovek koga je ojadio i ostavio bez kore hleba. Koleginice Jovanović, ja sam o tom društvu pričao i prekjuče, od 2002. godine… Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite. Evo, da krenemo od onog što je bilo poslednje, od tog famoznog Dinkića. Dakle, Aleksandar Vučić je taj koji je isključio Mlađana Dinkića iz Vlade Srbije i isključio ga iz političkog života Srbije. To je jedna stvar. Repliciram vama iz SRS zato što stalno vezujete Mlađana Dinkića za Aleksandra Vučića, iz meni potpuno nepoznatih razloga. Dakle, Aleksandar Vučić je taj koji je isključio i isterao Mlađana Dinkića iz Vlade.

Dakle, francuska kompanija „Vansi“ nije kupila i nije dobila u vlasništvo Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd, nego je sa Vladom Srbije zaključila Ugovor o koncesiji. Koncesija podrazumeva pravo te francuske kompanije da u određenom vremenskom periodu koristi, odnosno upotrebljava resurse Aerodroma Beograd, ali kada istekne Ugovor o koncesiji on se vraća na korišćenje Republici Srbiji. Dakle, Republika Srbija nije izgubila vlasništvo nad Aerodromom „Nikola Tesla“ Beograd, on je i dalje u vlasništvu Republike Srbije, samo je trenutno dat na korišćenje po osnovu Ugovora o koncesiji ovoj francuskoj kompaniji. Toliko, da bi građani Srbije znali. Što se tiče Izveštaja Državnog veća tužilaca, vi nas stalno pitate – gde nam je Zagorka Dolovac? Sad ja vas pitam – a šta mi imamo sa Zagorkom Dolovac? Nemamo ništa. Dakle, ona nije ni član ni funkcioner SNS i nemamo nikakve potrebe da se pravdamo i da objašnjavamo građanima Srbije gde se nalazi Zagorka Dolovac. Ono što treba da objasnimo građanima Srbije, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je na svojoj sednici koja je održana pre nekoliko dana razmatrao izveštaj Državnog veća tužilaca, mogli ste da dođete na tu sednicu Odbora i da pitate predstavnike Državnog veća tužilaca za sve što vam nije jasno u vezi Zagorke Dolovac i u vezi rada Republičkog javnog tužilaštva. Ostao sam dužan građanima Srbije, molim vas, gospodine Arsiću, da mi omogućite da ovo kažem, ostao sam dužan građanima Srbije da kažem jednu važnu stvar. Pomenuo sam tvit koji je u međuvremenu obrisao Vladimir Todorić. Ovih dana se digla velika prašina i ta tzv. kvazielita i kvaziinteligencija ustala je protiv Aleksandra Vučića zato što navodno vređa inteligenciju u Srbiji, odnosno ljude koji su završili fakultete, koji su profesori univerziteta itd, svojim autorskim tekstom u „Politici“ – „Elita i plebs“ E sad, taj pripadnik elite Vladimir Todorić, on sebe smatra elitom, on je potpredsednik stranke Vuka Jeremića, danas je tačno u 11.01 časova, u međuvremenu je, kažem, obrisao taj tvit, da građani Srbije ne bi videli kakva je to elita, napisao, ja se izvinjavam damama i izvinjavam se građanima Srbije, ali tako piše u njegovom tvitu – baboje*ac, trenutno aktuelan. Eto, to je ta elita. Zbog toga sam ovo morao da pročitam. Ma koliko da je tvit degutantan, sadržina je degutantna, ali ta sadržina govori da je Aleksandar Vučić potpuno u pravu kada je te ljude poput Vuka Jeremića, poput Borisa Tadića, poput raznih Bakića, poput raznih eksperata za sve i svašta nazvao lažnom inteligencijom i kvazielitom. Ovako se ne izražava niko ko je elementarno pristojan, a pogotovo se ne izražava pripadnik tzv. elite. Međutim, pripadnik tzv. elite, inače, Vladimir Todorić je advokat Vuka Jeremića po jednoj tužbi koju je Vuk Jeremić podneo protiv Aleksandra Vučića, dakle, on je napisao ovakav jedan tvit i sada je on pripadnik elite. Aleksandar Vučić je potpuno u pravu i sve što je napisao u onom autorskom tekstu u „Politici“ je potpuno u pravu. Mi imamo posla sa lažnom inteligencijom, mi imamo posla sa lažnom elitom. Onaj ko je zaista elita, pa to za sebe nikad neće da kaže, ali onaj ko za sebe tvrdi da je on elita, a da svi drugi ne vrede ništa, zapravo pokazuje da je obrnuta situacija, da on ne vredi ništa. Dakle, razni Todorići, Bakići, Borisi Tadići, Boško Obradovići itd, oni u stvari ne predstavljaju nikakvu elitu u Srbiji. Ta elita je uništila srpsku privredu o kojoj ste vi maločas govorili, ta elita je uništila srpske banke. Mi koji predstavljamo plebs, koji kažemo da nismo elita, nazivaju nas krezubima, nazivaju nas sendvičarima, nazivaju nas botovima, pa, mi, eto, takvi kakvi smo, mi smo uspeli da oživimo srpsku privredu, mi smo uspeli da konsolidujemo javne finansije, mi smo uspeli da uspostavimo najbolje moguće odnose i sa Ruskom Federacijom, i sa Kinom i da nam dolazi francuski predsednik itd. Mi, takvi, nikakvi, krezubi sendvičari, mi smo to uspeli. To onoj lažnoj eliti nit je ikad uspelo niti će ikad uspeti. Ne znam baš kakve veze ovo poslednje ima sa nam, osim što sam počela svoju diskusiju sa tim da su petooktobarci uništili privredu, ostavili ljude bez posla itd. Ali, to malopre objašnjavanje šta je koncesija i moje kolokvijalno izražavanje, mislim prosto, da nije fer, ne svrstavam se na taj način u tu elitu o kojoj ste govorili. Kolega Martinoviću, ja znam šta ste vi po struci, a znate i vi. Vi, dobro znate da sam ja pravnik koji je pravni fakultet u Sarajevu završila za 3,5 godine sa prosekom 8,7 i nemojte meni objašnjavati šta je koncesija. Ali, gde je Zagorka Dolovac, to jeste dužni. Kažete – šta mi imao sa Zagorkom Dolovac? Ništa, osim što ste skupštinska većina koja ima pravo da kaže da pošalje sad odavde zahtev, insistiramo da sutra u devet sati ovde bude Zagorka Dolovac i da je narodni poslanici malo protresu i preispitaju šta je ona to radila, šta nije radila, i zbog čega jeste ili nije radila. Znate li da takvu nadležnost ima ova Narodna skupština? Mi, evo tražimo mesecima, godinama, ali, mi nemamo nažalost, trenutno, tu moć da možemo to da uradimo. Vi, možete. Kažete – što nisam došla na Odbor. Ja pričam ovde. Što bi ja Odboru pričala sa nekim službenicima iz tužilaštva, iz Veća tužilaca, ne znam ni ko je bio. Mi hoćemo da se ovde razgovara. Na kraju krajeva, ako to obezbedite, ako razgovaramo na taj način sa Zagorkom Dolovac, pa, vi ćete mnogo tog tereta skinuti sa vaše grbače, mnogo toga više nećemo pitati vas, kad nam ona bude dala odgovore, a, to može biti Boga mi, i taj razgovor, možda i razlog da se inicira i njena smena. Jel, sve to imamo pravo, pogotovo vi kao skupštinska većina. Vi, sad mene pitate šta imamo sa Zagorkom Dolovac. Izvolite. Malo ste kontradiktorni gospođo Radeta. Kažete šta ćete vi na Odboru da razgovarate sa tamo nekim službenicima iz Državnog veća tužilaca, a pre neki dan ste sa njima razgovarali ovde na plenumu kada je Državno veće tužilaca, predložilo, (Vjerica Radeta: Na plenumu hoću.) Pa, na plenumu, to su ti isti ljudi. Što ste onda sa njima razgovarali kad tu nije bila Zagorka Dolovac? Dakle, nije bila Zagorka Dolovac, a vi ste razgovarali sa njima. Onda, u čemu je razlika između razgovora sa njima na plenumu i u Odboru? Zagorka Dolovac nije bila ni na Odboru ni na plenumu, a vi ste sa tim ljudima razgovarali, pošto je išao njihov predlog za izbor zamenika javnih tužilaca. Pitate me zašto sam pročitao ovaj tvit. Ovaj tvit sam pročitao zato da bi građani Srbije još jedanput se uverili da mi imamo posla u Srbiji sa lažnom elitom, sa lažnom inteligencijom, sa ljudima koji maltene uvode rasističke principe u političkom delovanju i dele građane Srbije na one koji su intelektualno superiorni, to su navodno oni, i na nas koji smo intelektualno inferiorni. To je nacistička, to je fašistička teorija društva. Mi se otvoreno protiv toga borimo. Mi smatramo da su svi građani Srbije ravnopravni, da su svi jednaki, bez obzira da li su završili fakultet, ili nisu, da li su doktori nauka, ili nisu. Ne držim vam predavanje, ali sam dužan da kao predsednik poslaničke grupe upozorim građane Srbije kad god kažete nešto što nije istina, ne mislim da ste hteli da slažete, daleko od toga, ali kada kažete nešto što nije istina da bi to išlo na štetu SNS. Dakle, nije Vlada Srbije i nije predsednik Republike prodao Francuzima Aerodrom „Nikola Tesla“, nismo prodali nijedan važan resurs države Srbije koji je od strateške važnosti za našu ekonomiju, nego je Aerodrom „Nikola Tesla“ izdat u koncesiju sa krajnjom namerom da kada istekne ugovor o koncesiji, to bude mnogo profitabilnija firma nego što je bila pre nego što je ugovor o koncesiji zaključen.

Još jedan prilog mojoj tezi koliko je ovo lažna elita. Ovaj Vladimir Todorić, koji naziva ovako kako naziva predsednika Francuske Makrona, podneo je tužbu u ime Dragana Đilasa protiv Republike Srbije radi naknade, kaže, nematerijalne štete. Piše tužba sa predlogom privremene mere, tužilac je, dakle, Dragan Đilas je javna ličnost i političar, predsednik stranke slobode i prava. Pa, taj Todorić ne zna ni kako se zove Đilasova stranka a sebe naziva elitom. Ta Đilasova stranka koja bi navodno trebala da bude socijaldemokratska, a Đilas je udaljen od socijaldemokratije kao Isus Hrist od inkvizicije. Dakle, nikakve veze nemaju. Ne može neko ko je najbogatiji čovek u Srbiji da se bori za prava radničke klase. Ne može, po definiciji ne može. On je svoju stranku nazvao strankom slobode i pravde, a ovaj Todorić koji piše ovakve gadosti na Tviteru, Đilasovu stranku kao njegov advokat naziva strankom slobode i prava. Dakle, ovo je još jedna dokaz o lažnoj inteligenciji, o lažnoj eliti i da je bio u pravu Aleksandar Vučić kada je rekao za njih da su kvazi inteligencija i da su kvazi elita i da prave lažnu podelu u Srbiji na elitu i na plebs. Ako smo mi ovakvi kakvi smo plebs, super, mi ćemo takvi i da ostanemo, ali ćemo Srbiju da guramo napred, ali nikada više ovakvi Todorići, Đilasi, Jeremići neće doći u poziciju da pljačkaju i da pune svoje džepove.

Naš stav je takođe, odbori postoje, zna se zašto formalno postoje. Mi mislimo i nikada to nismo krili da suštinska je glavna rasprava treba da se vodi upravo ovde pred javnošću Srbije. To je razlog zašto smo razgovarali sa predstavnicima Državnog veća tužilaca ovde, a zašto nismo hteli da pravimo čampras divan tamo negde na odboru. To je naš stav i uvek će tako biti, nikada to nismo krili. Što se tiče tog tvita i tog kako se zove, Todorića, razumem ja zašto ste vi pomenuli, zato što hoćete malo sad o tome da pričate i nemam ništa protiv, ali ne razumem zašto je tu u kontekstu razgovora sa nama. Srpska radikalna stranka nikada nije bila elitistička stranka. Srpska radikalna stranka je stranka koja se uvek dičila tim da sve što ima u Srbiji ima i u našoj stranci. Nikada se nismo stideli nijednog člana. Nikada se nismo stideli nijednog birača, ne kažem da vi to radite, ali sada govorim u ime SRS. Slažem se da su ovim trenutno praznim klupama sedeli ljudi, većina njih koji su imali te fašističke stavove, vrlo često ne samo kada su u pitanju Vučić i naprednjaci, već kad su u pitanju srpski radikali. Oni su ti koji su procenjivali da oni misle da Šešelj ne može biti poslanik, da ja ne mogu biti potpredsednik Narodne skupštine, da su radikali ovakvi i onakvi, da smo mi tamo negde ne znam šta radili i oni su se zalagali. Ovde sede ljudi, trebalo bi da sede, ljudi koji su tražili da se SRS briše iz evidencije, kako oni kažu da se ugasi. I mi to znamo, i gde ćete fašističkiji stav o tome. Mi to znamo, oni to jesu, ali samo onda da budemo realni, mnogo pre su počeli na taj način nas da označavaju, sada se ne takmičimo, ali govorimo o istim ljudima.

Ono što je činjenica, to je da je glavna meta i Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića, Borisa Tadića i svih drugih eksponenata te raspale DS, upravo Aleksandar Vučić. Mislim da se oko toga svi građani Srbije slažu. Dakle, nema napadanije ličnosti u Srbiji u ovom trenutku, u političkom smislu od Aleksandra Vučića, pri čemu se ti napadi ne zaustavljaju samo na njegovoj ličnosti, kao predsednika Republike i kao predsednika SNS, nego se ide i dalje, pa mu se vređa sin i to ne samo Danilo, nego i dete koje ima dve godine, pa mu se vređa ćerka Milica, pa mu se vređa supruga, pa mu se preti tužbom bivšoj supruzi Kseniji Vučić, zato što žena vodi jednu emisiju na televiziji „Pink“, a njima se ne dopada ono što radi i kakav program emituje televizija „Pink“, pa onda ajmo opet da udarimo direktno ili indirektno po glavi Aleksandra Vučića. Ja sam zbog toga ovo rekao, ne zbog vas, nego zbog građana Srbije. Oni su se svi udružili, svi skupa, oni koji su do juče bili smrtni neprijatelji. Ko ih je udružio? Udružila ih je mržnja protiv Aleksandra Vučića, ne protiv vas, uz svo dužno poštovanje. Znaju oni da im niste vi glavni politički konkurent, znaju oni ko je najpopularniji, znaju oni koga narod u Srbiji najviše voli i koga narod u Srbiji najviše poštuje, zbog hrabrosti i zbog svega onog što je uradio za Srbiju, pa po njemu najviše udaraju. Preko televizije „N1“, preko brojnih štampanih medija, preko društvenih mreža, nema gadosti koju nisu izrekli na račun Aleksandra Vučića, na račun njegove porodice i Boga mi, na račun mnogih od nas koji smo javne ličnosti u ime SNS. Dakle, vodi se jedna otvorena hajka protiv čoveka koji je imao hrabrosti da napiše jedan autorski tekst u „Politici“ i da ogoli sve te ljude kao lažnu elitu, kao ljude koji, u stvari, zastupaju rasističku ideju, o tome da postoje nadljudi i podljudi. Navodno oni su nadljudi, oni su ibermenš a mi smo untermenš. Mi smo oni koji su ispod. Građani Srbije dobro razumeju, mene baš briga šta o tome misli Boris Tadić, Vuk Jeremić i Dragan Đilas. To kakva su oni elite, oni su pokazali na delu, ali građani Srbije dobro znaju i građani Srbije dobro razumeju da mi koji smo navodno plebs da mi vučemo Srbiju napred i u političkom smislu i u ekonomskom smislu i u finansijskom smislu, da smo mi omogućili investicije, nova radna mesta, nove puteve, nove železnice, nove bolnice, da mi imamo hrabrosti da pogledamo narodu u oči, imamo hrabrosti da razgovaramo sa građanima, zato Aleksandar Vučić i vodi ovu veliku akciju po celoj Srbiji, gde treba da obiđe svih 29 okruga u Republici Srbiji. Zato što hoće da vidi na licu mestu kakvi su problemi koji tište građane Srbije, da sa njima razgovara i da se aktivno uključi u rešavanje tih problema. Ja mislim da se tako ponaša odgovoran političar, a ovi koji narod nisu videli ni na slici, koji tvrde da su elita, oni su pokazali ko su i šta su dok su bili na vlasti. Upropastili su sve živo. Zadatak nas iz SNS je da demokratskim sredstvima, a ne motornim testerama, ne dugim cevima, ne bagerima, ne kamionima, demokratskim sredstvima sprečimo Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića, te lažne socijaldemokrate, te lažne nacionaliste, a u stvari fašiste i naciste da ikada više dođu na vlast u Srbiji. Izvolite, po amandmanu. Poštovane koleginice i kolege, ja sam taman mislio da će ova replika između kolege Martinovića i koleginice Radete da nadmaši po dužini čuveni meč Đoković – Federer, ali izgleda sam se prevario.

Mnogo toga je tačno u izlaganju koleginice Radete, ali Srbija kao jedna ozbiljna zemlja mora da poštuje i one zakone koji su doneti pre dolaska na vlast bilo koje većine. Tako da, veoma je teško izbrisati sve ovo što je rekla koleginica Radeta, iako ima mnogo toga što je ona rekla da je tačno. Sa druge strane, vezano isto za nešto o čemu je danas bilo govora, to je ovaj napad na prof. dr Vojislava Šešelja, u listu „Danas“ Ja sam jedan od poslanika koji nema razloga da se ustručava i da se stidi da kaže u Srebrenici nije bilo genocida i mislim da svaki čestit i pošten građanin Srbije treba da se suoči sa onim što se desilo u Srebrenici i na osnovu činjenica, a dr Vojislav Šešelj je to veoma lepo obrazložio, šta je genocid i koje mora elemente da ispunjava. Evidentno je da tamo nije bilo genocida. Međutim, mnogi koji žele da nanesu Srbiji ljagu, koji žele da blate Srbiju i njene građane, pokušavaju, nažalost, ima i onih koji su u Srbiji, koji su iz Srbije, pokušavaju da to negiraju i da nas prikažu kao genocidan narod. Šta kod kolege Šešelja nije bilo u redu u jučerašnjem izlaganju? On je to i sam rekao, on je takav čovek, on je sa veoma teškim i grubim rečima se obratio koleginici koja je pisala o tome da je Srbija genocidna zemlja i da smo mi genocidan narod i ja njemu mogu da zamerim samo način na koji je govorio, ali činjenice o kojima je govorio su tačne. (Vjerica Radeta: Nisi rekao koja vrsta mungosa.) Da. Osim toga, bila je ovde jedna veoma duga rasprava koja je govorila o tome da su pojedinci, kako reče i kolega Marković, a i koleginica – nešto krali. Ja se ne slažem sa tim činjenicama i ja kažem sad ovde, nisu oni ništa krali, oni su pljačkali, opljačkali su Srbiju, uništili su je, doterali su je do propasti, do ruba, do ivice. E, sad, šta tu predlažem koleginici Radeti i svim ovim vrsnim pravnicima. Ja se slažem da zakon mora da se poštuje, ali vi pravnici morate da nađete modus i da se ti koji su zakone donosili da bi pljačkali, jer kako mi reče jedan novinar skoro, kaže – nema ništa od toga profesore, niko neće biti kažnjen. Srbija je zemlja u kojoj je pljačka legalizovana. Takve su zakone donosili da bi mogli da pljačkaju. Ja verujem u naše pravnike, u naše pravosuđe i verujem da će pronaći način da te koji su pljačkali, ne krali, nego pljačkali, jer ono što Velja kaže – ajde malo kraduckate, to je sitno. Ovo je enormno i mnogo velika pljačka i treba naći moduse i načina da ti ljudi zasluženo budu kažnjeni. Uopšte me ne interesuju njihova imena, ne interesuju me njihove funkcije. Svako neka bude kažnjen i nagrađen onako kako zaslužuje. Mi se nalazimo pred vremenima koje su dosta teška i koja će imati velike posledice po Srbiju i budućnost njenih građana. To mi govori i činjenica, bio sam skoro na jednom saboru, u jednom mesu u Srbiji, gde se čuo glas običnog čoveka i podsetilo me to na neku prošlost iz Srbije, gde su ti pesnici i guslari i ljudi koji su prenosili poruke za budućnost svojim umećem pevali, odnosno prikazivali nam šta će da se desi, pa sad, koliko se sećam, ja ću jedan stih koji sam tu čuo da probam da sad ovde ponovim. Kaže: „Pred Srbiju došli teški dani. Digli glave svi srpski dušmani. Hoće krst naš časni da nam sruše, da nam pravoslavlje otkinu iz duše“ Narod je to lepo opevao u današnjem 21. veku, 2019. godine, pa gledajte šta nas čeka, a mi se svađamo bespotrebno, jedni govorimo protiv Srbije, drugi je branimo. Nema nama spasa i sreće dok ne shvatimo da je Srbija jedna i jedina naša zemlja i da svi moramo da je branimo svim srcem i svom snagom koju imamo.